Tak pokud s tím budete souhlasit, tak si tu žádost můžete přečíst s tím, že potom samozřejmě zpravodaj v případě, že byste měli dotazy, vás bude ještě informovat o našem postupu.

Já vám děkuji za pozornost a ráda bych tedy předala slovo... Děkuji pěkně, paní předsedkyně.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.